Dobrý podvečer, dámy a pánové. Myslím, že ten zákon, jak je předložen, je v pořádku. V pořádku z toho pohledu, že skutečně podporuje integraci dětí ukrajinských uprchlíků do naší společnosti, je to řešeno cestou prezenční výuky těchto dětí v našich školách. Chtěl bych ovšem upozornit na jednu důležitou věc, kterou jsem už projednával dopoledne na našem výboru, a proto to chci předložit i teď v Poslanecké sněmovně. My totiž implicitně předpokládáme potřebnost integrace u všech ukrajinských uprchlíků, nicméně i moje zkušenosti, které mám z problematiky řízení ukrajinské krize a uprchlické krize v našem kraji, evidentně v té skupině uprchlíků je celá řada těch a není to malá skupina, je to poměrně velká skupina kteří plánují vrátit se zpět na Ukrajinu. A tady nastává okamžik, jak vyřešit problematiku dětí těchto uprchlíků, zda je nezbytně nutné je zapisovat na prezenční formu studia, anebo využít toho, co se už dnes děje, a to znamená, že pro řadu těchto dětí probíhá distanční výuka ze strany Ukrajiny v jejich rodném jazyce, v kontextu toho, kde vlastně opustili své vzdělání a mohou na něj navázat.

A právě problematika distančního vzdělávání u rodičů, kteří nemají ten pocit prosím ještě jednou, je to na nich, na těch rodičích, že tady chtějí zůstat tak nabídnout alternativu distančního vzdělávání pro jejich děti, abychom v podstatě jednak nezatěžovali naše školy, ale samozřejmě abychom jim dali tu možnou svobodnou vůli v podstatě se potom při nejbližší příležitosti vrátit zpět. Souhlasím s tím, že nevíme, jak to bude dlouho trvat, nevíme, jak dlouho tady budou chtít tito lidé zůstat, ale myslím si, že bychom tuto možnost distančního vzdělávání do tohoto zákona měli doplnit.

Takže zkusme se nad tím zamyslet, zkusme si říci, zdali právě touto možností, kterou doplníme do tohoto zákona, si nepřipravíme trošku zlepšené podmínky pro to, abychom mohli zajistit vzdělávání všech, to znamená těch, co se chtějí vzdělávat prezenčně, i těch, co se chtějí vzdělávat distančně.

Prosím, pane poslanče. Děkuji.

Je také třeba si říci, že nejsou ve škole z důvodu toho, že ukrajinský školní rok skončil na konci května. Dneska mají v podstatě na Ukrajině letní prázdniny, a proto spousta dětí, které sem přišly, dokončily klasický školní rok formou distanční výuky, která jim skončila.

Toho mohou využít skutečně i v dalším roce, a pokud škola na Ukrajině bude chtít pokračovat ve vzdělávacím proudu a pokračovat s výukou na Ukrajině, tak děti budou moci kromě individuálního vzdělávání na české škole klidně absolvovat distanční vzdělávání na škole ukrajinské, v tom jim nic nebrání, a ředitel základní školy díky individuálnímu nastavení vzdělávacího programu jim může nastavit podmínky k tomu určené. Děkuji. Prosím, pane poslanče. V tom je logický spor, já jsem nikdy neřekl, že nechceme povinné vzdělávání.